Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Pan poslanec Marek Benda. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já navrhuji, abychom to přikázali ještě i ústavněprávnímu výboru.

Děkuji. Pan poslanec Kobza. Ano, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že hlavní těžiště práce Vojenského zpravodajství je v zahraničí, tak navrhuji, aby to bylo přikázáno i zahraničnímu výboru. Je nějaký další návrh na přikázání výboru? Takže budeme hlasovat o přikázání stálé komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.

Hlasování pořadové číslo 38, přihlášeno 90 poslanců, pro 89, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 39, přihlášeno 90 poslanců, pro 85, proti nikdo. Návrh byl přijat. Dále přikázání výboru hospodářskému. Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 40, přihlášeno 90 poslanců, pro 13, proti 45. Poslední hlasování o přikázání výboru zahraničnímu. Kdo je proti?

Ano, pane poslanče.

Tak, budeme hlasovat o procedurálním návrhu, abychom mohli jednat a hlasovat i po 19. hodině. Zahajuji hlasování.

Hlasování pořadové číslo 42, přihlášeno 90 poslanců, pro 67, proti 14. Návrh byl přijat.